Boj o koryta, umísťování kamarádíčků do dobře placených funkcí.

Takže vy jste normální političtí podvodníci! Nic víc.

Budou následovat faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ale to nevadí.

To nejsou moje slova. Já jsem citoval. A jestliže tady teď říkáte, že jste hovořil o léčebném konopí nebo že jste psal o léčebném konopí, ten nadpis nebo kapitola se jmenuje Legalizace měkkých drog.

Já jsem prostě položil regulérní dotaz, pokud vy jako předseda máte nějaký názor na legalizaci měkkých drog, mezi které je standardně konopí pasováno, tak proč vaši poslanci navrhují něco jiného. Já jsem chtěl vysvětlit jednoduchý logický paradox.

Prosím, máte slovo. Ano, děkuji.

Takže děkuji, že jsme to zase vrátili do starých dobrých zajetých kolejí, že se hádáme a že tady máte ty složky.

A proto jsem podala návrh na zamítnutí.

Děkuji.

A pak jste na řadě vy.

Pan poslanec Hájek prostřednictvím pana předsedajícího se tady ptal, jak se k tomu staví kolegové od Starostů a nezávislých, tak bych upozornil, že pan kolega Gazdík, Rakušan, Farský a pan kolega Pávek spolupodepsali tento návrh, takže v tomto případě oni, předpokládám, nepodpoří zamítnutí.

Nyní vystoupí s přednostním právem pan místopředseda Sněmovny Tomio Okamura.

A omlouvám se, že jsem to v tom odstavci neupřesnil. Já jsem dělal besedy na své knížky, bylo tam plno, a já jsem to vysvětloval, ty knížky, byla k tomu diskuze. Tak jsem rád, že...

Ovšem vaši voliči se mylně domnívali, že tím myslíte: Pusťte nás na zkorumpované politiky.